Proto navrhnu v podrobné rozpravě, abychom doplnili do doprovodných zákonů, které právě promítají dopady zákona o státní službě, krom jiného také do lustračního zákona, abychom doplnili ministry i jejich náměstky, protože oni ve skutečnosti vládnou svým rezortům a je to tak správně. Dovolím si k tomu ještě jednu poznámku obecnějšího charakteru, která by neměla zapadnout zejména v této chvíli.

A já pokládám za nesmírně rizikové, zejména v dnešní situaci v Evropě obecně a v situaci napětí mezi Evropskou unií a Ruskou federací, aby v tak významných funkcích ve státě, jako jsou členové vlády a náměstci, byli lidé, o kterých vede nějaká mocnost, má ve svých archivech jejich staré složky včetně jejich prohřešků, chyb, možná i zločinů v některých případech a tyto může nadále využívat, tyto může nadále využívat k vydírání těch lidí, k úkolování těch lidí. A já si zdaleka nejsem jist, zda tak nekoná a zda tak v posledním roce nekoná mnohem intenzivněji, než konala v předchozích letech. Proto doporučuji, abychom do lustračního zákona zpět nejvyšší představitele státu vrátili.

Děkuji panu poslanci Bendovi. Dále je přihlášen s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím pana zpravodaje Chvojku. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji panu zpravodaji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, i můj pozměňovací návrh k tomuto tisku se týká lustračního zákona. Lustrační zákon je měněn v sérii těch 57 novel zákonů a plíživě a nepozorovaně nám skutečně vypadly z povinných lustrací členové vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, to znamená funkce ve státní správě, které jsou obsazovány jmenováním. Víte, že výkladová praxe po schválení lustračního zákona byla taková, že na ministry se lustrační zákon vztahoval a při jmenování nastupujících ministrů bylo vždy vyžadováno negativní lustrační osvědčení. Při jmenování této vlády, při jmenování ministra financí se poprvé v novodobé historii České republiky nevyžadovalo negativní lustrační osvědčení a nějakým výkladem se řeklo, že to není potřeba. Proto i můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby pokud se má lustrační zákon vztahovat podle služebního zákona na představené, to znamená vedoucí pracovníky, jako je vedoucí oddělení, ředitel odboru, náměstek pro řízení sekce, tak pak je zcela logické, aby se na člena vlády, který řídí ministerstvo, a na vedoucího ostatního ústředního orgánu státní správy také vztahoval lustrační zákon. Bylo by velmi zajímavé, kdybychom schválili tuto asymetrii mezi ministrem nebo vedoucím ostatního ústředního orgánu státní správy a dalšími představenými ve smyslu služebního zákona. Takže já bych chtěl požádat poslance zejména vládní koalice, aby tento pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě, podpořili, protože určitě nikdo nechceme, aby bývalí agenti StB působili na těchto funkcích. Děkuji za pozornost. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli pan zpravodaj či pan navrhovatel nemají zájem o závěrečné slovo k obecné rozpravě. Ruší svoji přihlášku. Po něm následuje pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, v podrobné rozpravě máte slovo.

Dovolím si ho předat panu zpravodaji a panu předsedajícímu. Dále je přihlášen pan zpravodaj s přednostním právem. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pan předseda tohoto úřadu by měl mít nárok na odstupné, resp. odchodné. Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, děkuji.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Plíškovi. Další řádně přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Jedná se o legislativně technickou novelu, která uvede do souladu zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě a zákon o státní službě. Tento návrh byl připraven ve spolupráci s příslušnými úřady, v našem případě s Českým telekomunikačním úřadem, a jelikož jde o čistě legislativně technickou úpravu, předpokládám souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra. Děkuji paní poslankyni Hnykové. Dalším, zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Týkají se rušení smluvních platů lékařů a zdravotnických pracovníků. Přihlašuji se společně k těmto pozměňovacím návrhům s poslancem Běhounkem.